Vrátím se k volební kampani. Jsou tady strany, které nepodporují naše členství v NATO, když to řeknu ještě hezky. To já respektuji. A to, že těch neplatičů nebo těch černých pasažérů je 22 nebo kolik, tak to přece není důvod, abych byl mezi nimi. To přece není důležité. Neděláme to proto, že nám někdo říká: vy málo platíte. A že to je dlouhodobý úkol, který nemá být závislý na momentální vládní většině, ať je jakákoli.

Naopak je rozpočtově odpovědný, vytváří střednědobou perspektivu obraně České republiky. To je legitimní debata.

A byla by to hrozná škoda. Ne pro ODS, ne pro nás, co jsme pod tím podepsaní, ale pro Českou republiku. Já vám děkuji, pane předsedo. Jako první pan poslanec Černý, připraví se pan poslanec Hájek.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych využil toho skvělého institutu faktické poznámky k tomu, abych vám postupně prostřednictvím faktických poznámek, ke kterým se budu nepřetržitě hlásit, sdělil to, co jsem původně chtěl říct v rozpravě. Pan Stanjura měl bezesporu pravdu, že lze tímhle způsobem postupovat. Zatím to tak vypadá.

Dovolte mi tedy, abych reagoval na to, co zaznělo, a tím pádem naplnil tedy podstatu faktické poznámky. Pochopitelně že to nestihnu, takže se omlouvám, že se budu muset přihlašovat stále dokola. Nejprve se musím vyjádřit k ženám, aby náhodou nedošlo k nějaké mýlce. S ženami rozhodně problém nemám. A musím dokonce kvitovat, že poslední týdny si velmi dobře rozumím s předsedkyní výboru pro obranu, protože se často střetáváme v debatách, kdy máme hodnotit buď bývalého ministra, nebo stav armády, a v tom nemáme problém. Tam se zpravidla shodujeme a je jen s podivem, že ke shodě dochází až tak často.

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se musím důrazně ohradit vůči slovům kolegy Stanjury. To je pravda.

S faktickou poznámkou pan poslanec Peksa, poté pan poslanec Černý, poté paní poslankyně Černochová. Děkuji za slovo.

Tady jde o to, pojďme se bavit o tom, jaké jsou reálné hrozby pro Českou republiku, resp. Evropskou unii jako celek a co my s tím můžeme dělat. Nebo kdo je tou hrozbou?

Nebo kolik je ten cílový stav?

Takže pojďme se bavit o tom, co potřebujeme a co na to potřebujeme vydávat za zdroje, a třeba dojdeme k tomu, že ta 2 % skutečně nepotřebujeme.

Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černý, poté paní poslankyně Černochová, poté pan předseda Stanjura se zapojí do faktických poznámek. Prosím, pane poslanče. Samozřejmě že se v rámci jednacího řádu budu pohybovat jen v mezích, které jsou k tomu určené. To, co tady zaznělo, mi umožňuje, abych reagoval takřka na všechno, ale já to řeknu postupně.

Ale kdyby bylo přednostně těch budoucích více než hodně sto, nad 100 miliard, koncipováno tak, že budou využity výhradně pro obranu České republiky, asi bychom těžko hledali argumenty proč ne.

A jsem si skoro jist, že budeli tahle ta rozprava pokračovat ještě dostatečně dlouho, že se nám podaří přesvědčit i ty, kteří o tom zatím váhají, že tento zákon opravdu v tuto chvíli ještě nepotřebujeme. Rozpočet nekorigoval těch sto miliard, takže se ten stomiliardový dluh prohluboval. Já vám děkuji.

Samozřejmě, kdo je přihlášený...